Máme jednoho velkého. Tak ale to je bezpředmětná debata, protože to určitě nenastane a vnitrostátní lety asi předpokládám, že nebudete řešit. Potom tady byla řeč o tabáku.

To bylo strašně komické.

Proč?

Úplně šílené!

Rybníky, s tím souhlasím, tam určitě máte pravdu.

Podle mě je úplně zbytečné.

Možná nebudete vracet.

Takže pokud to je největší položka, tak co tím chcete dosáhnout?

Zastropování cen energie.

Tam je ta inflace, tam jsou ty extrémní zisky výrobců energií, tam je problém ČEZ.

Takže to je ten problém. Stropování cen energií jaká je záruka? Samozřejmě jaká je záruka, že tam někdo nepodváděl, že si dodatečně nepodepisovali ty kontrakty a že si neudělali umělé ceny, aby vás zkásli? Jak to budete kontrolovat? Kde jsou ty peníze? Já jsem tam viděl nějakých 44 miliard nebo stovka tam má být perspektivně.

Vždyť není normální, že Česká republika minulý rok navýšila export elektřiny o 300 %.